Nerostné bohatství je, jak známo, ve vlastnictví všech občanů České republiky. Zde dlouhodobě trpíme tím, že máme velmi nízké ceny, že to jsou opravdu jednotky korun, které se vyberou za kubík uhlí, který z národního bohatství vytěží soukromá firma. Takže hledejme v této době způsob, jak zvýšit úhrady, které má stát z nerostného bohatství, takovým způsobem, aby to nemělo dopad na lidi. To znamená, můžeme se bavit o tom, že pokud to jde do uhelné elektrárny, kde jsou obrovitánské marže, které jsou přímým ziskem majitele elektrárny, tak tam můžeme zvýšit cenu, naopak pokud je to pro koncové spotřebitele, tak to můžeme zase nějakým způsobem osvobodit, ale tak, aby suma sumárum došlo k tomu, že ti, kteří dnes mají ty největší zisky, například z uhelné energie, aby skutečně více přispívali i na úhradu pomoci, protože ty peníze budeme potřebovat.

Bavíme se během deseti let asi o 400 miliardách korun. Tím, co my bychom tam rádi prosadili, je, aby ty peníze šly na energeticky úsporné byty.

Zaznamenal jsem tady opravdu velké výhrady a útoky opozice na vládu, že vláda nic nedělá. No, já si myslím, že jsme velmi otevření k tomu, abychom věcně projednávali návrhy, se kterými opozice přijde, ale zatím jsem zaznamenal pouze to, že opoziční strany defilují hlavně pro média a samozřejmě tedy někteří kolegové...

Ale ta diskuse se nevede přece jenom tady, na plénu Poslanecké sněmovny. Když jsme byli v opozici, tak jsme předkládali návrhy, posílali jsme je vládě, diskutovali jsme je, občas jsme si vyslechli některé ošklivé sprosté slovo od předsedy vlády, ale opravdu jsme chodili s návrhy. A tady jsem si nevšiml, že by přišel pan předseda Babiš s tím, že má skvělý návrh, přišel by za panem Fialou, aby to řešil skutečně čelný představitel, předseda strany, a přinesl konkrétní návrhy, které pomohou v této oblasti. Bohužel, pan předseda Babiš se té diskuse neúčastní, objíždí republiku s tím, co by se mělo dělat, ale místo toho, aby se zasadil tady v Poslanecké sněmovně o schválení těch návrhů, aby oslovil k jednání pana premiéra Fialu nebo pana místopředsedu vlády Ivana Bartoše, pana ministra Síkelu a další ministry, tak to se bohužel neděje.

To je potřeba, aby všechny politické strany jasně říkaly, pokud navrhují rozdělování, aby řekly, z jakých zdrojů to budou platit. A teď jsem chtěl ještě říct několik slov k ekologickým důsledkům, k tomu, co zaznělo i tady v rozpravě a respektive dnes při uvádění programu, kdy vlastně z příčin zdražování jsou obviňováni ekologové, a toto je příspěvek na zdražování. Takže pojďme prosím neopakovat tuto záležitost, že za zdražování můžou ekologové.

Ale není to tak.

Máme tady závazky, které jsou z Evropské unie a které je potřeba naplnit.

To, že nám tady vlastně dneska hrozí, pokud s tím nebudeme nic dělat, že zaniknou smrkové lesy, budou tady ohromné ekologické škody, sucha, prázdné studny, vyprahlé zahrádky, narušené vazby ekosystému, které se tady pečlivě vylaďovaly v přírodě mnoho tisíc let, degradace půdy, extrémní výkyvy počasí a nesnesitelná vedra v centru měst, povodně s miliardovými škodami, různé větrné jevy a tak dále, to jsou skutečně věci, které pokud nebudeme účinně řešit, tak nás budou stát mnoho a mnoho stovek miliard korun, v dlouhodobém horizontu biliony korun. A proto chtěl bych apelovat na to, abychom vždycky, když se bavíme o zdrojích, neházeli vinu na ekology a na občany, kterým záleží na budoucnosti, na jejich dětech a kteří nechtějí v podstatě dávat dětem do vínku dluh, kde dneska celé to plíživé ohřívání je dneska na dluh, kde si půjčujeme peníze a dáváme do zástavy budoucí generace. Tak to je jenom takový apel. A nyní tedy závěrem k tomu, jakým způsobem vláda pomáhá. Byla tady silniční daň, která pomůže majitelům vozidel, spotřební daň, které by byly... to uznávám, to snížení není jinak závratné, ale aspoň to vede k tomu, že to zdražování nepokračuje takovým tempem, jakým by jinak pokračovalo. Je tady tento jednorázový příspěvek, řádově 10 miliard korun. Je tady připravovaný energetický tarif a tam se bavíme o nějakých 50 miliardách korun, a výhoda energetického tarifu, stejně jako byla výhoda voucherů, které původně prosazovalo hnutí ANO, je, že to je flexibilní, že to je nástroj, který je flexibilní, že můžeme jeho parametry upravovat. Takže pokud zjistíme, že situace rodin a ty dopady jsou daleko větší, než jsme předpokládali, můžeme ten nástroj velmi flexibilně přenastavit a podporu zvýšit. Naopak pokud se ukáže, že pokud by to vyšlo krásně a válka na Ukrajině by skončila, tak zase můžeme velmi flexibilně reagovat, pokud se situace obnoví a nebude docházet ke zbytečnému rozhazování peněz daňových poplatníků, které by samozřejmě, pokud bychom dále rozhazovali peníze a dávali peníze další do oběhu, zbytečně peníze, které nemáme, tak by to vedlo k tomu, že ta inflace se ještě dále zrychlí. Takže závěrem: chtěl bych poděkovat, za to, že se podařilo tento návrh jakožto provizorní řešení zpracovat. Je to součást středopravé pomoci, ale současně to není řešení, které by bylo rozhazovačné, které by situaci ještě dále zhoršilo. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo, a nyní s faktickou vystoupí paní poslankyně Peštová. Prosím, máte slovo.

Slyšíte dobře, tyto dva výbory přijaly tato usnesení, teď se to bude projednávat na plénu.

Můžete mi prosím vás říct, co budeme dělat?